A tady jenom připomenuty celkové parametry.

Pro srovnání, rozpočet na letošní rok počítá s částkou 59 miliard korun a ještě musíme přidat na příští rok dotace z Evropské unie, které jsou plánovány ve výši 33 miliard korun. Národní spolufinancování činí dalších 5,3 miliardy korun. Na podporu rozvoje venkova je určena částka 13 miliard korun, z toho prostředky Evropské unie 8,5 miliardy a s tím související národní financování 4,5 miliardy.

Pak bych mohl připomenout dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu skoro 40 miliard korun.

Děkuji.

Děkuji.

Ale já tady nebudu nějak improvizovat nebo vycházet z nějakých informací, které teď nemohu mít podložené, takže platí, co jsem řekl, podrobnosti k včelařům a dotacím pro včelaře vám poskytnu písemně.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, obracím se na vás s dotazem ohledně schválené daně z neočekávaných zisků v rámci řešení energetické krize, který se týká energetických, petrolejářských či těžebních firem a bank od příštího roku. ERÚ se samozřejmě brání, podle mého názoru správně argumentuje tím, že nemá v oblasti daní žádné kompetence, potřebné informační systémy ani dostatečně kvalifikované pracovníky.

Chci se zeptat, jak to tedy vláda nakonec bude řešit. Bude tyto daně spravovat ERÚ? A proč vláda volí tento postup? Děkuji vám. Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana premiéra, aby odpověděl.

My potřebujeme být úspěšní ve výběru, ať už toho odvodu, nebo válečné daně právě proto, že musíme uplatnit princip solidarity, o kterém jsem tady už dnes několikrát mluvil, a potřebujeme tyto příjmy do státního rozpočtu právě proto, že pomoc, kterou jsme připravili pro občany a firmy a která je naprosto namístě a je správná, je také současně nákladná. Když si jenom představíme zastropování cen, co to znamená, tak pro státní rozpočet to určitě znamená částku kolem 100 miliard korun.

Parametry té daně jsou taky dané, nebudu to připomínat. A pokud jde o výběr a kdo to má dělat a kdo to má kontrolovat, no, tak my v této oblasti v České republice nemáme žádný jiný orgán, který by byl kompetentnější než Energetický regulační úřad. A to není organizace, která má několik zaměstnanců a nějakou radu. To je velký státní úřad se stovkami zaměstnanců a s potřebnými kompetencemi.